Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova.

V zásadě je to možnost, které využíváme.

Dovoluji si vás tedy tímto požádat o podporu předloženého návrhu zákona. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po velmi podrobné zprávě pana ministra si dovolím být stručná.

Dovolím si dále jenom zrekapitulovat čtyři hlavní body týkající se tohoto návrhu zákona. Za prvé, požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a vedení uchovávání záznamů o těchto skutečnostech. Druhým bodem je kontrola a správní trestání nedodržení požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a na vedení a uchovávání záznamů o těchto skutečnostech. Čtvrtým bodem jsou podmínky profesní způsobilosti řidičů vybraných velkých vozidel. Předkládaným návrhem zákona dochází především k zajištění slučitelnosti právního řádu České republiky s právem Evropské unie. Doporučuji, aby se Sněmovna návrhem zabývala a propustila jej do dalšího čtení.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Podle důvodové zprávy a paní zpravodajka to tady několikrát zdůraznila je, že tato novela se předkládá z důvodu evropských směrnic. To znamená, že se to snaží tvářit jako transpozice nějakých evropských předpisů, ale ono tomu tak není.